Já bych chtěl říci, že mě mrzí jedna věc: mrzí mě to, že vlastně od začátku března, nebo kdy jsme několikrát na bezpečnostním výboru ty věci projednávali, jsme nechtěli házet klacky pod nohy ani ministrovi vnitra, ani všem těm lidem, kteří nějakým způsobem na tom pracují, ať už to jsou hasiči, policisté, neziskový sektor, hejtmani, municipalita a podobně.

Můžeme poskytovat pomoc, budeme poskytovat pomoc, ale za určitých podmínek. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Mašek. Pane poslanče, máte slovo.

Zároveň sám považuji, a to tady chci předeslat, přijetí lex Ukrajina II jako krok k tomu, aby mohl být ukončen nouzový stav, a předpokládám, že také obratem nouzový stav bude ukončen.

Dalo se jim předejít tím, že by byli vyslechnuti naši poslanci, opoziční poslanci na výboru pro bezpečnost, kde jsme již 3., respektive 10. března a podotýkám, to bylo dva týdny, respektive tři týdny od zahájení konfliktu na Ukrajině a vzniku migrační vlny navrhovali opatření zejména při registraci, která by měla řadě těch problémů, které jsme tehdy již předpokládali, předejít.

Bylo tam také bohužel trošku arogance. Snažili jsme se o to opakovaně.

Upozorňovali jsme na to již tehdy a tady skutečně docházelo k registraci běženců na nejrůznější doklady, ten začátek byl hektický.

A dnes, když nám pan ministr vnitra na výboru pro bezpečnost argumentuje a chceme po něm nějaká čísla, tak on nám řekne: No, děláme pilotní projekt v několika městech a z toho nám vychází taková a maková procenta. Dovedete si představit věřím, dobře, že kdyby se na začátku řada parametrů sledovala od prvého počátku, psala se někde do excelové tabulky, aby se tím do budoucna daly nakrmit ty systémy, tak bychom měli mnohem jasněji. Moje představa, kdybych byl na místě starosty, ta představa by byla taková, že jsem schopen dostat informace, nejen kolik lidí mám někde v tom svém městě, v jakém jsou složení, o tom, jakého jsou profesního složení, kolik je tam dětí.

Vím, že ty přívozy Ukrajinců byly hektické, ale při troše dobré vůle, byť by ty údaje byly neúplné, by určitě alespoň základní evidence se získat dala.

Důležité bylo také uvádět, odkud ti lidé přicházejí. Nicméně nedělo se to. Co se z toho dalo predikovat? Že ti, co jsou z bezpečné části Ukrajiny, což je dneska více než dvě třetiny území, by se s velkou pravděpodobností asi vraceli zpátky.

Řeknu vám rovnou proč protože samozřejmě by stálo za to, věnovat pozornost lidem, kteří měli zájem nebo mají zájem tady dlouho zůstat.

Takže těch věcí je celá řada. Je to i otázka třeba profesí, jestli ti lidé by měli zájem tady pracovat, eventuálně v jaké profesi.